Po metanolové aféře mají kvůli prodeji alkoholu koncesní, a tudíž i živnostenské listy. Vesnické spolky dnes nemají internet, nepotřebují ho.

Na nákup tolika pokladen by si museli vydělávat několik let. Takže očekávám, že raději plesy nebo veselice nebudou pořádat, nebo se z nich stanou soukromé akce jen pro zvané. Ano, to je řešení, které by to patrně mohlo vyřešit, aby se vyhnuli pokladnám, a tudíž i daním. Samostatnou kapitolu pak tvoří vesnické fotbalové či jiné ligy s prodejem pověstného piva a párků, a vybíráním vstupného na zápasy. Velice se rovněž obávám, že z vesnických řemeslníků, dnes živnostníků, se opět stanou meloucháři, kteří navíc budou evidováni na úřadech práce, a tudíž jim stát bude platit dvakrát. Za zamyšlení rovněž stojí poplatníci, kteří pro nízký příjem nedosažení stanoveného stropu daně neplatí.

Mě velmi trápí to, jakým způsobem bude elektronická evidence tržeb řešena u zejména malých obcí, u vesnických tancovaček.

Domnívám se, že to je konkrétní příklad toho, věřím tomu, že takový nesmysl tato Poslanecká sněmovna neschválí. Ale představa, a oba dva jsou to vládní návrhy, že byste na vesnické tancovačce hluboko po půlnoci měli zařídit, aby ti lidé nekouřili, k tomu zařídit, aby prodejci jeli dle zákona o elektronické evidenci tržeb, nezlobte se, to je z mého pohledu faktická likvidace spolkové činnosti a zábavných akcí, zejména na venkově.

Dobrý den. Pokusím se zamyslet nad elektronickou evidencí tržeb z pohledu menší účetní firmy, která vede účetnictví a zpracovává daňovou agendu drobným živnostníkům. Účetní firmy jsou často ty, které z elektronické evidence tržeb mají největší obavy, protože zažily už mnohokrát v historii různé daňové změny. Víme o tom, že se některé věci schvalovaly a schvalují i dnes na poslední chvíli, a účetní firmy jsou ty, kdo se s tím bude muset nějakým způsobem vyrovnat. V první řadě si myslím, že zásadní chybou by bylo dívat se na EET izolovaně jako na jednu povinnost, kterou živnostník má. Při takovém pohledu by se možná opravdu mohlo zdát, že zapojit si nějakou chytrou krabičku, která cosi někam posílá, by neměl být problém.

Abych byl objektivní, tak musím říct, že první problémy nastaly již za předchůdců pana ministra Babiše.

Kdyby u toho zůstalo, ještě by se tolik nedělo. Bohužel každou chvíli přibývá nějaká další, jiná povinnost nebo modifikace už platných povinností. Následovalo pod záminkou boje proti daňovým únikům rozšíření jiných formulářů, zdanění příjmů právnických osob, a tím i zvýšení pracnosti při dodržování zákonných povinností vůči správci daně.